Já vám rozumím, pane poslanče. Tak je potřeba ale mít právní nástroje, a samozřejmě ten paragraf, který se týká chovu v nevhodných podmínkách, je zaměřen i proti těm množírnám, tak aby to skutečně šlo potom řešit, protože on je tam vždycky problém s domovní svobodou, když to nedělají jako podnikatelé, když to dělají doma, jak se tam dostat a podobně. Takže tohle by mělo umožnit, aby se tato praxe skutečně dala potírat.

Děkuji, paní zpravodajka stáhla svoji přihlášku do rozpravy, takže paní poslankyně Valachová.

A co se týká toho, jak se postavíme k úpravám, ke kterým jsme došli ve výborech při projednávání, tak podpoříme nejenom ten komplexní pozměňovací návrh, ale především ty návrhy C2, C3. Já si myslím, že to je velmi správně. Jen bych chtěla ještě podotknout, že toto úsilí je doplněno i vládními návrhy, zejména návrhem veterinárního zákona, který aktuálně projednáváme. A jsem přesvědčena jako právnička, že ta úprava, kterou nabízíme, je komplexní a je správná. Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, u příležitosti projednávání tohoto návrhu bych rád ocenil to, jakým způsobem probíhala debata tady v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu, jakým způsobem probíhalo jednání o nalezení nějaké přijatelné, kompromisní shody. To si myslím, že se ukázalo, že přestože v řadě věcí se shodnout nemusíme, tak vůle spolupracovat na věcech, které mají smysl, tady je. A ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě těch jednotlivých návrhů.

Mě strašně mrzí, že tady v podstatě celá ta práce na hledání shody byla o tom, že jsou dva nějaké, a nutno říct relevantní, pohledy na trestní právo, které prostě byly v nějakém střetu, a my jsme hledali nějakou shodu, nějaký kompromis.

Já to upřímně chápu.

Ano, k politice patří nějaká míra zjednodušování. Ano, k politice patří i nějaká hra s emocemi, ale to zjednodušování přece nemůže jít až do roviny nějaká demagogie, dezinterpretací, polopravd a lží. Ta, řekněme, hra nebo práce s emocemi nemůže jít do roviny apelu na nejnižší půdy. A to se bohužel stalo.

Zakladatel, otec a první prezident našeho státu Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracie jest diskuzí. A já doufám, že to, co se dělo při projednávání tohoto zákona v té veřejné diskuzi, nebude standardem, protože by to bylo velice smutné.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu na záznam několik omluv.

Zdá se, že tomu tak není, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Takže pan poslanec Feri za navrhovatele. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nešlo o to, jestli to byli poslanci z koalice, nebo z opozice, byla to skutečně čistá politická práce a myslím, že jsme dosáhli nějakého uspokojivého kompromisu. Je nutné říci, že kompromis to byl z obou stran, a musím zrelativizovat obavy, že by tento návrh měl například nějaké zásadní dopady například do zemědělství, do chovů. Skutečně ne.

Skutečně ne.

Ještě jednou vám všem velmi děkuji, děkuji paní zpravodajce i všem, kteří se na tom podíleli, a všem, kteří budou hlasovat pro.